A jeho podprahový vzkaz občanům? Bohužel pro pana ředitele fakt, že se dnes pouze snažíme částečně rozkrýt podivné kupecké hospodaření v České televizi, však ani touto šarádou, zbytečnou šarádou, nenaruší. Děkuji vám za pozornost. Takže vracíme se zpátky do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já se podívám na Českou televizi jako obyčejný televizní divák, jakých jsou společně s námi statisíce. Narazil jsem mimo jiné také na konferenci nazvanou Role České televize v naší společnosti, která se konala v horní komoře našeho Parlamentu, tedy v Senátu. A věřte, bylo to pro mě věru zajímavé čtení, které nabízí trochu jiný obrázek, jak naše veřejnoprávní televize funguje.

Po šesti letech hospodaření klesly prostředky na účtech na 1,8 mld. korun.

Proč se Česká televize podílí na dehonestaci a eliminaci tzv. alternativních nebo nezávislých médií?

Česká televize vede jednostranný monolog a diví se, že odpovědí veřejnosti je nedůvěra a útěk k alternativním médiím, která umožňují svobodnou výměnu názorů. Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera je výrazovou charakteristikou produkce České televize nevyrovnanost a povrchnost. Projevuje se zejména v tzv. diskusních pořadech výběrem hostů, kteří by měli reprezentovat široké názorové spektrum, což se ovšem podle Schneidera neděje. Je škoda, že Českou televizi nezajímá reflexe její činnosti, a to ani na půdě Senátu komentoval Schneider fakt, že nikdo z pozvaných vysokých manažerů České televize na konferenci nedorazil, přestože byli pozváni.

Cituji: Televizní poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, neboť v toku času se pozvolna proměnily na podivnou degresivní daň z domácností. Efektivita jejich výběru je problematická. Systém je zastaralý a v poměru ke svému platu paradoxně nejvíce platí ti nejchudší. Samotné zrušení poplatků ale podle Štěpánka nestačí. Českou televizi je podle něho potřeba zeštíhlit, její hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a především a hlavně její zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru. S řečníky téhle konference můžeme, anebo nemusíme souhlasit. Nabízí se ale naprosto zásadní otázka: proč se podobná diskuse nevede na obrazovce České televize? Diváků, kteří jsou kritičtí k fungování České televize, je spousta. Opravdu je jejich povinností držet ústa a jenom platit? Další bolestí zpravodajství České televize je nálepkování. Je to sice v rozporu se zákonem, který předepisuje, že zprávy a hodnoticí komentáře musí být odděleny, ale novináři na to zvysoka kašlou, a tak se vesele nálepkuje, aby zvlášť někteří politici a některé politické subjekty byly již dopředu vykresleny negativně. V případě České televize, která žije z našich povinných poplatků, tak dochází k šílenému paradoxu, že nemalá část koncesionářů financuje i propagandu, která jde přímo proti jejich přesvědčení i zájmům. Lze se tak divit, že na něco takového nechtějí přispívat? Takže k čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne?

Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Na tohle posíláme na Kavčí hory 7 mld. ročně? Proč si máme platit něco, co nám škodí? Z toho všeho, co jsem zde citoval, plyne, že ani Česká televize, ani Rada České televize nedělají svoji práci dobře. Proto bychom jejich výroční zprávy neměli schválit. Nicméně na závěr bych řekl větu: Možná s vámi tak jako úplně nesouhlasím, pane Dvořáku, bývalý generální řediteli jenže to se říkat nemůže.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A tak pro to, abychom zajistili, že budete vědět, o čem budete dneska hlasovat, rozhodli jsme se, že vám všem na vaše emaily pošleme zprávu, ve které jsou všechny údaje, které paní Nevludová uvedla ve svém předchozím vystoupení, včetně zdrojů.

Co já nyní udělám, je, že přečtu velmi zkrácenou verzi tohoto vystoupení, v průběhu kterého vás opět odkážu na ty jednotlivé konkrétní informace o tom, jak se hospodaří a jak se kontroluje činnost České televize. Udělám to proto, abyste jednoho dne, až se bude ustavovat vyšetřovací komise pro činnost České televize, nebo vyšetřovací komise k privatizaci České televize, nebo vyšetřovací komise ke kolapsu České televize, abyste vy, kteří tady ještě budete v té době fungovat jako poslanci, nikdy nemohli nikomu říct, že jste k těm informacím neměli přístup. Takže nyní ta zkrácená verze.